Já děkuji za dodržení časového limitu a poprosím všechny, aby v případě, že oslovují své kolegy, to činili mým prostřednictvím. Nechci vás napomínat jednotlivě, už je pokročilá hodina, chápu, že jste unaveni, ale měli bychom dodržovat jednací řád. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera. Připraví se pan poslanec Štětina. Prosím, máte slovo. Dobrý večer. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych jen, pokud to občané sledují přede mnou pan poslanec Kalousek říkal, že to bylo tady, tak jen pro vysvětlenou: rozpočtový výbor zasedá v této místnosti hlavního jednacího sálu Poslanecké sněmovny, a protože i já jsem členem rozpočtového výboru, tak mohu potvrdit, že přesně tak se to odehrálo. Panu poslanci Komárkovi prostřednictvím pana předsedajícího už ho nevidím.

Takže tady trošku nechápu ty vaše předvolební slogany.

A k panu poslanci, prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě vždycky, Volnému, o tom slibu veřejném a neslibu. Tak kdybyste vy ty věci mysleli opravdu vážně, jak jste je prezentovali, a dneska říkali, že to nebyl žádný veřejný slib, tak kdybyste to říkali po pravdě, tak byste přece řekli: my zvažujeme, jak se nakonec zachováme, my uvážíme situaci podle toho, jak tedy budou zprávy z Evropské unie, z Bruselu, jestli to bude bez průtahů tisk 418, nebo ne, a potom se rozhodneme. A to je tedy dost zásadní rozdíl, to se na mě nezlobte.

Samozřejmě je pravda, že 9 miliard nedostanou přímo ti výrobci, tu adekvátní částku 5 nebo 5,4 mld., těch zhruba 60 % nedostane přímo skupina Agrofert. To je samozřejmě pravda. Je to ovšem částka, která je určena na podporu prodeje těchto biopaliv.

Já jsem zaregistroval v internetových médiích článek Erika Besta, kde hovoří, nebo píše o tom, že Agrofert z tohoto byznysu vydělá 20 miliard. Já to netvrdím. Já nevím, jak k té částce bylo dospěno, bylo to zřejmě kalkulováno z nějakého obratu, z nějakého zisku, a protože tady pana vicepremiéra nevidím, já bych a snažil jsem se najít nějaké údaje o tom tak bych rád slyšel, jaký je tedy zisk z prodeje toho, protože jestliže tou nevybranou spotřební daní bude podporován prodej těchto biopaliv, tak tomu výrobci těch biopaliv z toho plynou nějaké v podstatě téměř garantované tržby. A jako správný podnikatel přece dělá pro zisk. A tady je ten garantovaný zisk, tady jsou ty peníze, o kterých se bavíme, které nám jako opozici vadí.

Tak já se podívám do toho tisku 418, zpráva RIA. Návrh bude mít negativní vliv na inkaso veřejných rozpočtu v důsledku daňového zvýhodnění čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv s tradičními fosilními pohonnými hmotami.

Tyto dodatečné příjmy veřejných rozpočtů mají tedy převážit a celkově působit na veřejné rozpočty pozitivně. No, já to teď okomentuji.